Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: Ivan Adamec.

S náhradní kartou číslo 16 hlasuje paní poslankyně Valachová. Dopředu avizuji, že došlo na grémiu k dohodě mezi poslaneckými kluby, že poté, co bude projednán návrh zákona vrácený Senátem, budeme zasedat v redukovaném počtu, a poté se všichni nepřítomní poslanci budou považovat automaticky za omluvené, netřeba se omlouvat dodatečně.

Vláda v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze požádala, aby následující sněmovní tisky, které schválila a předložila Poslanecké sněmovně, byly projednány ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Jedná se o vládní návrh zákona o některých opatřeních v oblasti sportu sněmovní tisk 839; vládní návrh zákona o některých opatřeních v oblasti kulturních akcí sněmovní tisk 848; vládní návrh zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb sněmovní tisk 849; vládní návrh zákona o kompenzačním bonusu sněmovní tisk 850; vládní návrh zákona v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele sněmovní tisk 851.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, a nyní vás chci seznámit s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium.

Zařadit do schváleného pořadu vládní návrh zákona o některých opatřeních v oblasti sportu, sněmovní tisk 839 ve zkráceném jednání, a pevně jej zařadit na dnes za bod vrácený Senátem.

Dále si prosím škrtněte bod 363 schváleného pořadu, Informace vlády o uvolňování restriktivních opatření přijatých vládou tento byl již projednán dne 28. 4. na 47. schůzi Poslanecké sněmovny. To je z mé strany pro tuto chvíli vše. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo.

sněmovní tisk 849 Ministerstvo financí o úpravách elektronické evidence tržeb;

Čili to je první návrh.